Děkuji. Prosím, pane ministře, máte slovo.

Bohužel, s pozměňovacím návrhem pana poslance Urbana Ministerstvo financí bohužel zásadně nesouhlasí, protože hlavní důvod je neslučitelnost tohoto pozměňovacího návrhu s právem Evropské unie a výrazně negativní rozpočtový dopad. Dovolím si vás požádat, kolegyně, kolegové, abyste hlasovali proti.

Došlo k velice negativnímu rozdílu v ceně pohonných hmot mezi Českou republikou a okolními státy a byl poškozen domácí trh. V poslední době se tento rozdíl snižuje. Pan poslanec Urban vychází ze staré analýzy, která je stará asi rok.

Udělejme ale reálnou analýzu, mluvme s přepravci, možná postavíme studenty na hranice a můžou se ptát řidičů, kde tankovali a proč. Něco vymyslíme a budeme to řešit, přijdeme s nějakým návrhem a bavme se o tom.

Jsme pro, určitě, můžeme se domluvit, jakým způsobem to chceme řešit, v pondělí je tripartita.

V prvé řadě bych chtěl poděkovat panu ministru financí, že to bere jako vážné téma. Říkám, že ta analýza je trochu zastaralá, ale podle mého názoru princip pořád platí, že dynamika ve snížení výběru a ve vylepšení v České republice je. Chtěl bych ale odmítnout to první stanovisko že je to v rozporu s pravidly Evropské unie.

To jsem si celkem dost jasně jist. Děkuji i za dodržení času. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

Tak jenom pro informaci.

Děkuji. Pan ministr nemá zájem. Pane zpravodaji, máte závěrečné slovo. Prosím. Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Chtěl bych se vyjádřit k pozměňovacímu návrhu svého ctěného kolegy Urbana.

Mé stanovisko k tomuto pozměňovacímu návrhu je, že se zdržím.

Tam samozřejmě souhlas.

Na základě žádosti z pléna vás všechny odhlásím a požádám vás o novou registraci.

Hlasovat začneme, až se ustálí počet přihlášených poslanců. Pane zpravodaji, prosím. Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo.

Děkuji Pan ministr ho také řekl. Nesouhlas. Dobře.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Jiný návrh nebyl přednesen. Budeme hlasovat o návrhu zákona jako celku.